To znamená, abych se vrátil k tomu, o čem já tady hovořím, takže místo abyste takže vy posíláte 82letého člověka na dávky!

Vy byste se měla stydět, paní předsedkyně, a měla byste se omluvit veřejně za tyhlety vaše nehorázné výroky vůči lidem, kteří celý život pracovali! Byť je to zajímavé, zvláštní, ale měl. Takže dodržujte jednací řád. Já jsem myslel, že chcete vystoupit a že chcete uvést vaše slova na pravou míru.

Můžete vystoupit a svá slova na tu pravou míru uvést. Takže já vím, že můžete. Ne že nemůžete.

Takže to můžete uvést, je to jenom na vás. Tak tady nevykládejte, že nemůžete. Já to znám dobře, tyhlety věci. Takže krátce řečeno.

My tam navrhneme mimořádný bod ohledně řešení energií, protože ta situace je opravdu neúnosná v České republice. Lidé už opravdu začínají být mimořádně... nebo už jsou.

Takže navrhneme mimořádný bod mimochodem ohledně těch energií.

Protože taková vláda, která není schopna vyřešit drahé energie a skutečně uvádí doslova už miliony občanů do neřešitelných situací, tak přece taková vláda musí podat demisi. Vy prostě musíte odejít, protože už je jasné, že nejste schopni těm občanům pomoct. Já nestačím zírat, co tady předvádí třeba pan ministr průmyslu Síkela s panem premiérem Fialou. Unijní řešení nepřichází, ani nepřijde samozřejmě a jenom ztrácíme čas. Na druhou stranu si tady sami sobě dáváte politické trafiky za stamiliony. To přece není normální.

My s tím prostě nesouhlasíme, protože je potřeba tyhlety peníze dávat na slušné lidi a pomáhat prostě českým občanům a českým firmám, které jsou v obrovských problémech. Děkuju za pozornost.

Dobré odpoledne. Paní předsedkyně, prosím, vaše dvě minuty. Děkuji za slovo. Je to taková už klasika při každé schůzi.

Co mi sdělila prostřednictvím mého spolupracovníka televize Prima? Že tato paní již právě díky pomoci neziskové organizace řeší tu situaci. Za prvé, zálohy má už snížené právě proto, že je zastropování cen, které zavedla naše vláda. Dávka v hmotné pomoci, která je tady přesně pro ty lidi, i když vy se to tady snažíte jakýmkoliv způsobem bagatelizovat, napadat, že je to nehorázné, že si lidé žádají o sociální dávky. Představte si, že tady vždycky tací byli, jsou a asi i vždycky budou, kteří prostě potřebují pomoc sociálního systému. Od toho tady ten sociální systém je a tato paní právě díky němu již má uhrazený i ten nedoplatek. Tato paní i díky němu bude mít možná další pomoc od státu. Tak jenom abychom si tady říkali ta fakta. Zjistila jsem, že holt bohužel televize uvedla jenom půlku toho příběhu a nikoliv už ten celek, což už si o tom můžeme udělat obrázek každý sám.

Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty, máte slovo. Děkuji, pane místopředsedo.

Vy se tady chováte arogantně. A nejenom to. Teď k podstatě toho problému.

To není ostuda. Moc vám za to děkuji.

Prosím, vaše dvě minuty.

Vždyť těch lidí je statisíce, miliony. Kde je nějaká systémová pomoc?

Prosím vás, vždyť tady jsou přece miliony lidí, co mají problémy, vy to nevíte?